Ústní interpelace

Dnes bylo za účasti ověřovatele vylosováno pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády Petra Fialu či na vládu České republiky, poté na ostatní členy vlády. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány na lavice. Upozorňuji interpelující poslance i interpelované členy vlády, že ihned po ukončení interpelací na omluveného předsedu vlády budou následovat interpelace na členy vlády. Nyní dávám slovo paní poslankyni Karle Maříkové, která byla vylosována na prvním místě, aby přednesla ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky Petra Fialu a připraví se pan poslanec Kolovratník. Prosím, paní poslankyně.

Děkuji. Také děkuji. Předseda vlády je omluven a odpoví v souladu s jednacím řádem do 30 dnů písemně. S další interpelací vystoupí pan poslanec Martin Kolovratník, kterého ovšem v sále nevidím, takže jeho interpelace propadá. Další je připraven pan poslanec Martin Kukla. Prosím, pane poslanče. Vážená paní místopředsedkyně, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený nepřítomný pane premiére, bohužel opět nejste přítomen. Nechci interpelovat všechny ministry, proto moje dotazy směřují na vás. Říkáte tady, že budete pomáhat lidem, že budete konsolidovat veřejné finance. Snížili jste valorizaci důchodů, zrušili jste EET, které přinášelo do státní kasy nemalé miliardy. Rušíte pobočky pošt, finančních úřadů bez toho, abyste řekli, co bude dál, kolik to přinese úspor a jaké máte další plány. Nejhorší na tom je, že z médií se dozvídáme další nápady od ministra financí, jako je zdvojnásobit daň z nemovitostí, dokonce zvýšit DPH na vodné a stočné, zvýšit DPH na točené pivo, na opravy kol, obuvi, a dokonce i na sportovní a kulturní akce. Vaše předsednictví v Evropské unii vy ho hodnotíte velice pozitivně, a když se podíváme, jaký to bude mít dopad na náš automobilový průmysl se zaváděním Euro 7, o tom ani nemluvě.

Dalším vylosovaným je pan poslanec Koten. Pane poslanče, prosím. Děkuji za slovo, paní předsedající.

Co se týká ve věci zvyšování všech daní pro občany České republiky, vy jste měl celkem povedený předvolební klip. můžete se spolehnout, že budeme hájit svobodu slova já se vás ptám, co z toho tedy zůstalo z programového prohlášení vlády? Protože vy zvyšujete daně, chcete zvýšit DPH na základní potraviny, chcete zvýšit daně na teplo, plyn, elektřinu a další věci, které lidi používají denně. Co s tím budou ti občané dělat? Mohou se na vás opravdu spolehnout? No, nemohou, protože to vaše prohlášení před volbami to byl obyčejný podvod. Protože já si myslím, že na vás se může spolehnout tak maximálně Ukrajina, protože tam směřujete veškerou svou aktivitu, a pak směřujete svou aktivitu na různé zahraniční cesty, kterými tedy vysáváte peníze daňových poplatníků České republiky. Děkuji za odpovědi. Také děkuji a i pro vás platí, že bude odpovězeno do 30 dnů. Další v pořadí je pan poslanec Kolovratník. Pana poslance ale nevidím, takže jeho interpelace propadá.